Já vás požádám, paní poslankyně a páni poslanci, o ztišení, aby bylo dobře rozumět, jakým způsobem a o kterých bodech budeme dnes jednat. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetího čtení.

Dále bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem na změnu schváleného pořadu 53. schůze.

Než se pustíme do jednání, kolegyně a kolegové, já vás požádám o ztišení. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal nového ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Nyní tedy přistoupíme k návrhům na úpravu schůze. Eviduji dvě přihlášky, jako první pan předseda Jan Jakob a poté paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuju, pane předsedající.

Já vám děkuji. Kolegyně, kolegové, ať z pravé, či z levé části sálu, pane poslanče Faltýnku a další, poprosím o ztišení. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vítám, že byla potvrzena dohoda, kterou jsme velmi složitě uzavírali.

Vítám tu dohodu a potvrzuji i za hnutí ANO, že bude bezezbytku dodržena. Děkuji. Já vám děkuji. Než se pustíme do projednávání bodů programu, načtu další omluvy.

Já tedy otevírám první bod dnešního jednání a tím je Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr životního prostředí Petr Hladík a zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Jiří Havránek.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, máte zájem. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, krásné dobré ráno.